Takže teď zpětně, ano, musím říct, že se stala chyba.

Ministerstvo financí změnilo názor a já na tom nevidím nic.

Převzal jsem finanční správu v rozkladu. Na většinu bývalých podřízených pana Kalouska jsme museli dávat trestní oznámení, protože jsme postupovali podle zákona.

Děkuji. Nyní jestli má pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Ano, je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Že jsou nepřesné.

Ale to není pravda.

Ten je definován zákonem. 1. Tam je napsáno, že střet zájmů není potřeba oznamovat v případě, jdeli o prospěch nebo zájem obecně zřejmý, jinými slovy, pokud někdo oznámí, že má střet zájmů, pokud je to v jeho osobní prospěch. Vy jste říkal: Já z tohoto návrhu zákona mám osobní prospěch. To jste uvedl do záznamu z jednání vlády. Jestli vám vláda není pro legraci.

Tam vám vláda navrhuje návrhem pana ministra Jurečky poslat 4 mld. korun z veřejných rozpočtů. Tam to všichni víme.

Tak máme potom úplně stejným způsobem brát všechna vaše prohlášení? Jak to tedy je? Já myslím, že tuto odpověď by si Poslanecká sněmovna zasloužila. Druhá věc je ona logika předkladatele. Odpovídám

Nevadí mi, že tady není , ale kde je v tom materiálu? A proč jednu spotřební daň předkládá ministr financí a druhou spotřební daň předkládá ministr zemědělství? A proč vy předkládáte zákon, který vám kompetenčně nepatří? A třetí připomínka, kterou si dovoluji mít, je ke kvalitě práce těch úředníků. Ano, řada těch úředníků tam pracovala i dříve.

A my, kteří víme, co je to RIA, to nutně musíme brát jako urážku vlastní inteligence. Děkuji.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ještě doplnil vystoupení pana místopředsedy vlády a ministra financí. Ona v tom skutečně není žádná záhada. Jenom popíši to, jakým způsobem byly oba tisky projednávány na jednání vlády. Především platí, že obě novely zákona o spotřební dani předkládalo Ministerstvo financí. Podle kompetenčního zákona ani podle legislativních pravidel jiný postup možný není. Čili byly předloženy dvě normy, které zpracovalo a předložilo Ministerstvo financí. Jedna věc je předložení novely do vlády a druhá věc je uvádění novely na jednání vlády. Vždycky když ministerstvo předkládá návrh zákona, tak současně ministr návrh zákona odůvodní. Na základě žádosti místopředsedy vlády a ministra financí novela zákona o spotřební dani, která se dotýkala biopaliv, vzhledem k tomu, že ministr financí dopředu avizoval střet zájmů v této oblasti, požádal ministra zemědělství Jurečku, aby tento zákon na jednání vlády uvedl. To znamená, zákon uváděl, okomentoval a vypořádával připomínky na jednání vlády nikoliv ministr financí, ale ministr zemědělství. To je k té záležitosti předložení zákonů do vlády a uvedení zákonů na jednání vlády. Chtěl bych také říci, že v těch původních dvou předlohách, tak jak byly předloženy do Legislativní rady vlády, ta problematika biopaliv byla původně řešena v obou těchto novelách zákona o spotřební dani. Na základě doporučení Legislativní rady vlády poté ve finální fázi vláda se souhlasem předkladatele souhlasila s tím, aby se problematika biopaliv sloučila do oné druhé normy, tzn. že první návrh, který tady dnes projednáváme a který řeší otázku tabáku a pohonných hmot, neřeší problematiku biopaliv a nově tato problematika byla zcela sloučena v té druhé normě. V okamžiku, kdy ministr financí na vládě oznamoval střet zájmů, tak přirozeně k tomu ještě nedošlo, protože to bylo na začátku projednávání tohoto bodu, a ministr financí v souladu se zákonem oznámil, že má v této problematice střet zájmů, a pak ho oznámil také u toho druhého návrhu zákona. Protože v okamžiku, kdy to oznamoval, ta problematika biopaliv byla rozdělena do obou těchto norem. Čili pokud si dobře uvědomuji, tak jak proběhlo jednání vlády, na základě doporučení vládní legislativy byla ta problematika rozdělena a v tuto chvíli již není důvod, aby ministr financí oznamoval střet zájmů u té normy, která se týká pohonných hmot a tabáku, a trvá ten důvod, který se týká té druhé novely zákona o spotřební dani, kterou teprve budeme na půdě Poslanecké sněmovny projednávat. To je ten důvod, proč na počátku projednávání této novely ministr financí a místopředseda vlády na jednání vlády oznámil střet zájmů.